Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Prelazimo na raspravu u ime klubova. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvodno se moramo osvrnuti na činjenicu da o interpelaciji raspravljamo punu godinu dana nakon što je donesena a i to se nije dogodilo voljom saborske većine nego prisilno, silom potpisa kolega iz SDP-a. Bio bih najsretniji kad bih mogao reći da je rasprava o ovoj interpelaciji prestala biti aktualna, da je Vlada provela ili da provodi ozbiljne strukturne reforme, da Hrvatska iz dana u dan napreduje, da je taj napredak vidljiv i da ga osjećaju naši građani. Volio bih i da mogu stisnuti ruku predstavnicima Vlade koji ovdje sjede i čestitati im na njihovim uspjesima i na njihovom radu. Nažalost, ne mogu to napraviti. Sve u svemu, promatrajući gdje smo bili u travnju 2018. a gdje smo danas, ne vidim nikakav ozbiljan napredak. Hrvatska je zemlja koja je zatočena u raljama političke korupcije kao i one druge korupcije, mogli bismo je nazvati vulgarnom ili uličnom korupcijom koja se svakodnevno odvija u svim porama našeg društva. U Hrvatskoj se podmićuje i potkupljuje za radna mjesta, za napredovanje, za političke funkcije, za odlaske na liječničke preglede, za ubrzavanje ili rješavanje sudskih postupaka. U Hrvatskoj je uništena sama svijest o dozvoljenom i nedozvoljenom, zakonitom i nezakonitom. Uništena je vjera u moral, etičnost i čast ljudi koji su na visokim funkcijama i koji bi morali priječiti moralnu pokvarenost ali u Hrvatskoj je baš suprotno i sve to nije slučajnost.

Svi važni državni sustavi su razbucani, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalna skrb, javna uprava. Rastočeni su do neprepoznatljivosti tako da ne mogu učinkovito samostalno funkcionirati izvan domašaja i utjecaja politike i političara. U takvom sustavu svaki građanin, svaki poduzetnike, svaki potencijalni investitor nema izbora. Želi li živjeti i raditi, on se mora podvrgnuti volji političara, oni koji imaju vlast i moć u svojim rukama i za svoj pravo da živi, obrazuje se, liječi ili pravo da radi, prosječan čovjek kolega Bačiću, mora platiti cijenu. Ovo o čemu govorim mogu ilustrirati na primjerima, na nedavnim primjerima oko kojih se angažirala hrvatska javnost. Prvi primjer o kojem želim govoriti je poučna priča o odsutnosti kriterija uspješnosti i izvrsnosti a odnosi se na znameniti slučaj počasnog doktorata jednom zaslužnom građaninu. Sam po sebi slučaj zanimljiv javnost s obzirom da se odnosi na aktivnog političara izazvao je brojne polemike u akademskoj zajednici ali i kod opće javnosti no ovaj se slučaj ne smije promatrati izolirano, on je dio hrvatske obrazovne stvarnosti u kojoj posljednjih godina vidimo zabrinjavajuće trendove. Počasni doktorati dodjeljuje se osobama koje se nalaze na pozicijama vlasti i moći ali i osobama koje imaju ozbiljnih problema sa pravosuđem. S druge strane vidimo još jedan zanimljiv trend gdje visoki pa i najviši državni pa i pravosudni dužnosnici upisuju poslijediplomske studije nakon što su izabrani ili imenovani na vrlo visoke i zasigurno zahtjevne funkcije. Svi spomenuti slučajevi izazvali su u javnosti sumnju u to kako se u Hrvatskoj uopće dolazi do najvećih akademskih titula, jesu li doista u pitanju kriteriji izvrsnosti i akademskog rada ili na stjecanje tih titula utječe autoritet moći kojima naši visoko pozicionirani doktorandi raspolažu? Ovakve sumnjive situacije ostavljaju gorak okus u javnosti a posebice kod onog djela akademske zajednice koja je svoje akademske titule i zvanja stekla poštenim i marljivim radom. Nije na odmet primijetiti da su hrvatska sveučilišta a posebno naše najveće i najstarije sveučilište, ono u Zagrebu, na relevantnim svjetskim ljestvicama propala u područje neprepoznatljivosti, vrijeme je da se zapitamo je lito slučajnost ili postoji nekakva korelacija. Drugi primjer je situacija koja se pojavila oko teško bolesne djevojčice čiji su roditelji, rodbina i prijatelji iz očaja pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za njezino skupo liječenje u inozemstvu. U toj situaciji krajnje nužde, kad je svaki sat biran, ljudi su se još jednom solidarizirali, organizirali i prikupili potrebna sredstva u rekordnom roku, nasuprot tome, državne institucije, Ministarstvo zdravstva i Zavod za zdravstveno osiguranje u sličnim primjerima djeluju izrazito neučinkovito. Osnivaju se povjerenstva koja debatiraju do unedogled o opravdanosti ovakvih skupih medicinskih postupaka i koja odlučuje o tome tko će se liječiti a kome će liječenje biti uskraćeno a hrvatski građani pokazali su nebrojeno puta do sada da su spremni da žele da svakome u Hrvatskoj bude pravovremeno dostupno najbolje moguće liječenje. Spremni su dakako ako osjećaju da se njihov novac troši opravdano, razumno i racionalno, da država njihovim novcem raspolaže u maniri dobrog gospodara a ne odmetnutog rasipnika. Kad imamo ovakve primjere gdje se građani faktički sami organiziraju, to je dokaz da institucije kolega Kovač ne postoje a kamoli da prepoznaju stanje nužde ili da djeluju pravovremeno. Samo u ova dva primjera ogleda se sva bijeda državnog aparata, njegova nehumanost, bešćutnost, njegova korumpiranost i odvojenost od svake objektivne stvarnosti. Takvom korumpiranom sustavu mnogi su odlučili reći zbogom, rekli su zbogom i svojim obiteljima i Hrvatskoj čim su pale i posljednje barijere krenuo je stampedo naših ljudi u potrazi za boljim životom, za novim životnim prilikama. Stotine tisuća upustili su se u potragu za srećom van Hrvatske a ova Vlada svakodnevno svojim radom ili neradom tim ljudima poručuje da su donijeli dobru odluku i da se ne trebaju vratiti. Iz Vlade često čujemo poruke da probleme s kojima se susreću postoje od prije, da ih nije stvorila ova Vlada već da su ti problemi nasljeđeni. Podsjetio bih poštovane predstavnike Vlade i zastupnike vladajuće većine da te probleme nije stvorio netko drugi vama nepoznat, stvorili su ih vaš bivši i stranački prvaci, vaši lideri, donatori vaših kampanja, vaši kolege i vaši prijatelji. Nekako mi se čini da je pravedno da se upravo vi suočite s tim problemima i personama iz vaše mutne prošlosti. Nažalost, vi za to niste sposobni. U svijetu u kojem podaci, informacije kolaju brže, slobodnije i lakše nego ikad sve vam je teže zamagljivati istinu. Afere se nižu kao na pokretnoj traci i to dinamikom na kojoj bi vam pozavidio i Henry Ford. Da nije štetno po Hrvatsku bilo bi zabavno promatrati, promatrati vas kako se koprcate u svom svijetu laži, obmana i PR-a, lijepite vijestima etiketu lažnih vijesti a društvene mreže i Internet već ste proglasili vodećim neprijateljima demokracije. Moj dojam da vi u Vladi svakodnevno proklinjete onoga tko se domislio tom paklenom konceptu koji vas toliko žulja i razotkriva. Gospodo iz vlade, nisu vam društvene mreže parkirale Mercedese u vaša dvorišta. Vjerojatnije je da ste ih sami uveli u garaže, ganc nove, ispod čekića iz neke tvornice u Njemačkoj u kojoj rade oni koje ste otjerali iz Hrvatske. Kako vidimo Hrvatskoj su potrebne temeljite i korjenite promjene, problemi se gomilaju poput gremlina a Vlada umjesto da ih rješava uglavnom ih sprema pod tepih ili smišlja neka provizorna rješenja po načelu drži vodu dok majstori odu. Izlaganje predstavnika Vlade povodom interpelacije moram reći da me osupnulo. Sažeo bih svoj komentar na izlaganje u tri točke koje su samo razumljive i koje ne treba objašnjavati: izostanak objektivnosti, odvojenost od stvarnosti i svakodnevnosti i samoobmana. Hrvatska posljednjih godina više nego ikad od samostalnosti gubi stanovništvo. Dakle gubi supstancu koja čini jednu državu. Taj problem doista nije se pojavio sa ovom Vladom ali njegov pojačani intenzitet itekako ima veze sa tim što ova Vlada radi kao i s onim što ova Vlada ne radi. Čudili ste se zastupnicima MOST-a zbog toga što smo se neki dan usprotivili Zakonu o financiranju izborne promidžbe. Ako baš želite znati, riječ je o principu. U našoj zemlji žive cijele skupine ljudi koji su obespravljeni, koji žive na marginama našeg društva i koji trpe nepravdu, oskudicu i socijalnu isključenost. Kada treba za njih donijeti neki zakon onda to traje godinama a kada vi i vaša partija imate neki neposredan interes onda se zakon u istom danu donese, proglasi, objavi i stupi na snagu. S druge strane uzeti ću primjer Ovršni zakon kojeg blokirani čekaju kao ozeblo sunce a vi ga pišete i donosite već dvije godine. Hvalite se i to sam rekao potpredsjedniku Vlade i BDP-om, ali činjenica da je BDP počeo usporavati za vrijeme Oreškovićeve Vlade 3,5% a sada 2,6% Proveli ste nekoliko novih krugova porezne reforme i to je bilo dobro. Zabilježili su statističari da su prosječne plaće nakon posljednjeg kruga porezne reforme i zahvaljujući njoj narasle za 30-ak kuna. Inače u vašem mandatu država se kroz poreznu reformu odrekla toliko novca da su prihodi državnog proračuna narasli za samo preko 20 milijardi kuna, to je doista uspjeh. Namaknuli ste novih 20 milijardi kuna preko džepova građana i poduzetnika, proračun se dobro puni ali toj zvijeri nikad dosta. Građani ne mogu toliko uplatiti koliko biste vi mogli spiskati a u tom Križarskom ratu za bolje punjenje proračuna ostati će samo spaljena zemlja. Borba protiv korupcije kojoj se narod tako naivno ponadao prije nekih 10-ak godina u potpunosti je napuštena. Ozbiljan i dostatan sustav socijalne zaštite ne postoji, zdravstveni sustav se raspada a pravovremena zdravstvena skrb postaje građanima sve nedostupnija. Pravosuđe je postalo jedan zatvoreni sustav privilegiranih kasti kojima je jedino dopušteno napredovati a i prezimena se već ponavljaju. Javna uprava umjesto da služi kao servis građana i zaštitnik zakonitosti pretvorila se u instrument organiziranog i legaliziranog državnog reketa. Hrvatska je po svim kriterijima u zapećku Europe a ne mora biti tako poštovane kolege. Zbog toga apeliram u ime građana da Vlada konačno počne provoditi i raditi ozbiljan posao, da se prestanete baviti sami sobom i svojim aferama i da napravite nešto u korist naroda i javnog interesa. Ovaj smjer koji ste odabrali ne vodi nigdje osim prema stabilnom dnu. A medijski trikovi kojima se koristite, ne mogu više sakriti istinu. Ovdje nema svih kolega iz SPD-a koji su potpisali ovu interpelaciju. Ja bih na samom kraju želio neke od potpisnika, te interpelacije, a to su gospođa Opačić, gospođa Komparić Devčić, gospodin Habek, upitati, stojite li i dalje pri svojim potpisima na ovom dokumentu ili ih se odričete, jer su se pojavili novi gospodari zbog kojih ste promijenili mišljenje. Zastupate li državljanke i državljane koji su vas izabrali u Sabor ili ste ih zaboravili? Drage državljanke i državljani, i na vama je odgovornost da pazite kome ćete pokloniti svoje povjerenje, prevrtljivim žetončićima ili onima koji vjeruju da ste vi vrijedni borbe i da je Hrvatska vrijedna borbe. Zaključiti ću sa ovom presudom Ivi Sanaderu, mnogi se sada javljaju, cipelare ga dok je na podu, pljeskali su mu dok je bio premjer, ali zanimljivo je da ga jedan čovjek ne komentira, ne daje nikakve izjave o ovoj presudi, čovjek koji mu je 2007. g. na sinjskoj pijaci, kada je kolega Bačić bio u plavom šuškavcu kao i ostali, rekao, razbojniče, doći će i tebi kraj, to je naš zastupnik Miro Bulj. Znači mi udaramo one koji su najjači, a ne udaramo one koji padnu, kada ih se vi odreknete. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. U ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Robert Jankovics. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, cijenjeni ministre, državne tajnice i državni tajnici. Poštovane kolegice i kolege, možda je najbolje započet ovu raspravu i zbog hrvatske javnosti reći, što je zapravo točka dnevnog reda. Slušajući sve ovo, nisam siguran da smo svi svjesni, da je cilj rasprava o interpelaciji čiji je cilj usvajanja zaključka po 3 točke, koje bi se sveli na provedbu nacionalnog programa reformi ove vlade, odnosno, na osnutak Nacionalnog vijeća za prihvaćanje provedbe nacionalnog programi reformi. Dakle to je cilj, to je zadaća, da li ćemo to prihvatiti ili ne. Ono što ne bi smio biti cilj ove rasprave je banaliziranje ove prevažne teme, na način da se raspravlja o tome, tko je ministar, gdje gleda utakmice, tko kakav auto vozi ili u najgorem slučaju zlorabeći smrt mladića u Velikoj Gorici kako bi se ostvarili politički ciljevi. Dakle, to ne bi smio biti cilj ove rasprave, a kako bi ušli u meritum rasprave, o cilju interpelacija, to je provedba nacionalnog programa reformi i jedino što možemo je odgovarati argumentirano na one na potpisu onih zastupnika, koji tvrde da se reforme u ovoj zemlji ne provode. Što se tiče protekle, nešto više od 2 g. odabrati nekoliko onih reformi na kojih vrijedi podsjetiti gledateljstvo, a to je u ekonomskom i u fiskalnom smislu, prije svega najvažnija činjenica, a to je da smo kao zemlja izašli iz procedure prekomjernog deficita, koje nas je limitirao, na brojnim područjima, a podsjećam da je procedura prekomjernog deficita protiv Hrvatske pokrenuta u siječnju 2014. g. Druga jako važna stvar koju vrijedi podsjetiti, a koja je isto tako ishod jedne reforme, je dakle, vraćen investicijski rejting, ove zemlje, koji je dakle, u tzv. smeće stavljen 2012. a između 2012.-2015. je taj isti kreditni rejting naše zemlje 2 puta smanjivan. To je objektivno, to dakle, nije nikakva subjektivnosti, nego točno ono što kažu oni koji nas gledaju sa strane. Treći je da je značajno smanjen javni dug ove zemlje, da smo u dvije godine za 674 milijuna kuna, odnosno, 5,8 postotnih bodova razdoblje 2015.-2017. smanjili javni dug za razliku od mnogih zemalja, koje nas okružuju, jer takve podatke nemamo. I da nastavim sa poreznim rasterećenjem građane poduzetnika, da li je ono moglo biti hrabrije, možda i da, međutim, ostaje činjenica da smo promijenili 15 zakona i da smo poreznom reformom ostavili milijarde kuna u džepovima kako poduzetnika tako i građana. Smanjili smo PDV na brojne stavke, to je prvi puta, da se na taj način smanjivao PDV, zatim rasle su i plaće i mirovine, možemo se složiti da nije dovoljno, međutim, i prošle su tek nešto više od 24 mj. ovo se je moglo napraviti. Rast pokazatelja u građevinskom sektoru, rast pokazatelja u turizmu su objektivni pokazatelji reformi u ovoj zemlji. Isto tako osim smanjenja broja nezaposlenih za koje se možemo složiti da može biti i rezultat činjenice da nam dio građana nedostaje, objektivno je da imamo i povećanje broja zaposlenih, a to je jedan pokazatelj koji je isto tako rezultat rada ove vlade. I na kraju, jedinice lokalne samouprave dakle, dobili su konačno porez na dohodak u cijelosti, čime se i brojne jedinice lokalne samouprave u ruralnim područjima, dakle i ja dolazim, dakle, raspolažu sa proračunima, koji su bili veći, koji su sada veći u odnosu na one prije, nekoliko godina. Što se tiče strukturalnih reformi, ja sam najskloniji, prije svega govoriti o onim demografskim mjerama. Dakle ono što je potpredsjednik Vlade rekao, dakle, sa novim vrtićima diljem zemlje, dakle, sa povećanjem visine novčanih potpora za vrijeme rodiljnog dopusta, odnosno, sve one mjere koje radimo dakle, da nastavim sa, osim demografskim, sa parafiskalnim rasterećenjima poduzetnika, kojih ima 20-tak, koje neću ovaj put nabrojati, zatim unapređivanjem sustava javne nabave, povećanje minimalne plaće, 2 puta u dvije godine i na kraju osiguravanje besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce od sljedeće školske godine. Ono što je možda reforma svih reformi, čega se nitko prije nas, prije ove Vlade dakle nije usudio uhvatiti to je Agrokor, dakle uspješno upravljanje krizom koje smo, spasio nas Sv. Ante, što je bila rečenica koju smo čuli u ovom Saboru doveli do toga da su mali dobavljači kojima je prijetio slom namirili u 100%-tnom iznosu najveći dio radnih mjesta je ostao u Hrvatskoj. I danas čujemo da u Agrokoru postoji kronična potreba za dodatnom ratnom snagom, tvrtke kćeri i dalje rade. Dakle i u tome smo uspjeli i uvijek se postavlja pitanje što je to u ove dvije godine dakle osim svega nabrojanog i dobrog dijela kojeg ovdje nisam nabrojao, u kojim uvjetima je to sve rađeno. Dakle u uvjetima posvemašne političke krize u 2017. gdje nam je prijetio dakle drugi izvanredni parlamentarni izbori u nešto više od godinu dana, dakle u vrijeme dakle europske nestabilnosti, migrantske krize, krize Agrokora, kako rekoh, krize Petrokemije preko koje smo tako lako prešli do današnje velike krize uljanika. Da ne zaboravimo najveće požare u povijesti, poplave, sve nam se to događalo ovih godinu i pol i dvije a ipak smo uspjeli, dakle ipak je ova Vlada koju mi podupiremo uspjela ostvariti rezultate koje smo naveli. I ukoliko sve to nije dovoljno, ja sam ovdje pripremio jedno, jedan citat iz izvješća Europske komisije koje kaže sljedeće. Hrvatsko gospodarstvo se oporavlja od jedne od najdužih i najdubljih recesija u eu pri čemu se posljednjih godina gospodarski oporavak zasniva na solidnim temeljima uz smanjivanje makroekonomskih neravnoteža za razliku od kreditima potaknutog rasta prije izbijanja financijske krize. Tako nas vide drugi, razumijem, naravno, svi će, svi mogu u ovoj zemlji naći manu, izvrsni smo u tome, možemo reći da je možda moglo bolje, uvijek može bolje. U ove 2 godine ovo je bilo realno a što se tiče same činjenice ocjene prijedloga 23, moje kolege oko ove interpelacije mogu samo reći na kraju je to uvijek stvar povjerenja.

Vjerujemo ovoj Vladi, podržavamo je i smatramo da je ovo najbolje što se u ove dvije godine moglo napraviti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Jankovicsu. U ime predlagatelja poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine potpredsjedniče Vlade, uvaženi gospodine ministre, državni tajnici itd. Za ovu intervenciju odlučili smo se nakon rasprave prvog kluba iz vladajuće većine. Zato što smo očekivali da ćemo barem od onih koji u ovom trenutku možda i ne obnašaju izvršnu vlast čuti, barem koju rečenicu kritike, barem koji trunak realnog života i onoga što vidimo u stvarnom svijetu ali od toga naravno nismo čuli ništa. I zbog toga moram reći da sam razočaran vašom reakcijom na ovu interpelaciju. Svatko, ali baš svatko kada je suočen sa određenim kritikama trebao bi prije svega razmisliti o tome da li možda ipak nešto čini krivo. A onda ako nešto čini krivo, trebao bi kritiku koju je dobio iskoristiti kako bi ono što radi popravio. A sada ću pitati i sve vas, prije svega iz vladajuće većine da li doista mislite da je politika ekonomska i svaka druga politika Vlade u ovih zadnjih 2,5 godine ako ćemo realno jer je ovo ipak Vlada kontinuiteta sa onom Vladom gospodina Oreškovića u zadnjih 3,5 godine da li je ekonomska politika u RH bila dobra. Ja mislim da nije. Dapače, mislim ne samo da ekonomska politika u RH nije bila dobra već sasvim suprotno, hrvatske ekonomske politike uopće nema. A zašto? Zato što se prije svega u ovoj Vladi zamijenilo poreznu politiku, fiskalnu politiku sa ekonomskom politikom. Mi smo sve podredili porezima. Mi smo očito zaključili da će samo, isključivo i jedino poreznom politikom biti se u mogućnosti promijeniti stvari i promijeniti ukupan ekonomski a posljedično i mnogi drugi aspekti života u RH. Ali poštovane kolegice i kolege to nije tako.

Nije loše. Da li bi bilo bolje da nije ni spušten bilo bi, nije loše. Ali poštovane kolegice i kolege, dizanje kreditnog rejtinga nema veze sa stvarnim životom građanki i građana RH. Dizanje kreditnog rejtinga isključivo je i jedino posljedica porezne i fiskalne proračunske politike. Agencije za kreditni rejting zanima samo jedna stvar, zanima kresanje troškova, zanima kresanje proračuna, zanima smanjenje duga. Stvarni život hrvatskih građana i utjecaj porezne, ekonomske i svake druge politike na njih kreditne agencije uopće ne zanima. Rejting ne odražava nužno život građanki i građana RH. A kakav je život građanki i građana RH? Pokazati ću vam samo na temelju dva podatka. Potrošnja je po podacima Eurostata za veljaču 2019. godine 11,5% veća nego što je bila u veljači 2018. godine. Od svih država članica EU samo Slovenija ima povećanje potrošnje veće u tom razdoblju.

Poštovane kolegice i kolege ovaj podatak pokazuje da građanke i građani RH žele živjeti bolje, žele potrošiti više ali da za to temelj nije povećanje vrijednosti hrvatskog gospodarstva nego što jedino isključivo kreditno zaduženje, bujanje gotovinskih kredita, pumpanje novca u balon koji će zbog djelovanja ove Vlade prije ili kasnije prsnuti. A onda ćemo doživjeti sve ono što smo doživjeli 2008., 2009. godine i kasnije, opet ćemo čuti o bananama, opet ćemo čuti o problemima, opet ćemo imati izvanredne poreze, harače i sve ostalo. Poštovane kolegice i kolege, barem danas kada zbog odluke Vrhovnog suda opet imamo Ivu Sanadera u žiži razmislimo o svom nasljeđu kojeg nam je on ostavio, a to nasljeđe nije samo kriminal i korupcija. To nasljeđe je puno gore kada sagledamo štetu koju je on ostavio na ukupno društvo u RH. Ostavio nam je jedan mentalitet potrošnje bez stvaranja, a vi ste to od Ive Sanadera i njegove vlade u potpunosti preuzeli.

Replika poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite.

Kakva je bila ekonomska politika SDP-ove vlade kada ste digli PDV, a ova Vlada je smanjila PDV na svježe meso, hranu, voće i povrće, potrepštine za djecu, kakva je bila vaša mini reforma kojom ste opteretili jedinice lokalne samouprave tako da su neke gotovo bankrotirale, a ova Vlada je dodatno financijski ojačala jedinice lokalne samouprave također je svojom poreznom reformom podigla plaće građanima, podigla mirovine da ne kažemo da su sva socijalna davanja rasla. Na koji način smatrate da ste vi doprinijeli hrvatskom društvu u vrijeme kada ste bili na vlasti i kakva je bila vaša ekonomska politika kada je ova toliko loša, gotovo da je i nema, a građani su od nje osjetili samo benefite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice Jelkovac, kada smo razgovarali o poreznoj reformi čitavog sam dana bio ovdje u saboru i apelirao na vašu Vladu da napokon tu poreznu reformu koju provodi da ju nazove pravim imenom. A ono što je vaša Vlada provela prije nekoliko mjeseci i za što ste vi glasovali je neviđeno u svijetu od Ronalda Reagana i njegove ekonomske politike, a znate li što je to. U stvari nešto slično sada radi Trump u SAD-u. To je rasterećenje bogatih, to je rasterećenje bogatih. Vi ste ovom poreznom reformom kada govorite o povećanju plaće i rasterećenju rada od poreza obuhvatili cca 20.000 zaposlenih u RH, 20.000 zaposlenih, manje od 1% stanovništva ove zemlje i to samo one koji za hrvatske pojmove ostvaruju eksterno visoke plaće, ako je to nešto čime se treba hvaliti [[Upadica: Zahvaljujem.]] onda ja u tome sigurno neću sudjelovati. Zahvaljujem poštovani kolega Grbin. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HSS-a i demokrata poštovani kolega Željko Lenart. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministri sa suradnicima, kolegice i kolege, poštovane građanke i građani koji pratite ovu mučnu raspravu.

Znači 3,5 godine je vrijeme koje može dozvoliti dovoljno toga da se može promijeniti loši trendovi i sve ono loše što je netko prije radio. Nažalost nema ideja, nema kreativnosti, nažalost mi smo na dnu EU po svim pokazateljima, možemo se izvlačiti na kreditni rejtinge ovakve ili onakve mi smo na dnu po svim pokazateljima iza nas je jedino eventualno Bugarska ako nas i oni ne prestignu. U prosječnoj plaći nas je čak i Rumunjska prestigla, gdje je Rumunjska bila nekada iza Hrvatske, svjetlosnu godinu. Koliko je reforma provela ova Vlada?

Uglavnom ljudi u najproduktivnijoj radnoj dobi, većina njih su odveli i svoje familije i malu djecu. Ja svoju raspravu temeljim na onome što sam govorio sa ljudima sa kojima se družim, a to su obični ljudi koji imaju i koji nemaju i koji dijele onaj lošiji dio ovoga društva i financijskog stanja u ovoj državi. Ako je to vaša reforma onda ste stvarno uspješni. Rekordnom brzinom ste odradili ovu reformu. Zašto nam odlaze mladi? Hrvatska udruga poslodavaca je napravila anketu na 5 godina, 26 zemalja u kojoj su mladi otišli, tek na 6 mjestu je plaća. Razlozi, pravni nered, nepravda, korupcija, nepotizam, ustaše i partizani. Pa ljudi se sprdaju na društvenim mrežama sa time da jedino ako imate člansku iskaznicu HDZ-a možete dobiti posao, pa nisam to ja izmislio, pune su vam društvene mreže toga. Gledajte to, to su i vaši ljudi i vašim članovima djeca odlaze van, samo nažalost i oni to još uvijek ne vide. Da li je možda cilj istjerati kritičnu masu kako biste mogli nesmetano i vladati 20 godina? Doći će neki drugi radnici, možda neko tako računa, pa neće biti bitno tko je koje vjeroispovijesti, nacionalnosti, iz koje je zemlje došao, neće razumjeti šta se ovdje dešava. Međutim, nemojte misliti da će to biti tako, Hrvatska je njima samo prolazna stanica. Oni kada dobiju hrvatske papire jako dobro znaju gdje je Njemačka, Irska i koliko se tamo zarađuje, koliko se zarađuje u Hrvatskoj. Mi danas već imamo nedostatak radne snage kvalitetne. Pitajte naše poduzetnike, građevinare, mehaničare, bravare, kako im je doć do radne snage koja zna radit svoj posao? Vrlo teško. Nema je. Ljudi tih profila su otišli u Njemačku ili Irsku ili negdje drugdje. Po ovom istraživanju HUP-a, u 26 zemalja svijeta. Evo, čitam na portalima da je i Miroslav Škoro vratio iskaznicu HDZ-a jer ne može gledati ovo šta se dešava. Ako je on to učinio, vjerovatno onda postoje razlozi za to. Zar je reforma i to da umjesto tripartitne vlasti koja bi trebala biti u Hrvatskoj, znači zakonodavna, Sabor, izvršna Vlada i sudbena vlast, mi nažalost toga nemamo više, izgubili smo. Sve je preuzela Vlada. Vlada vlada i Saborom jer vi ne glasate po svojoj savjesti nego glasujete onako kako vam vaš predsjednik kluba kaže i nemate svoja uvjerenja nego radite sve ono što važe božanstvo koje vas drži na poziciji vam kaže a vi se želite njemu svidjeti. Ali sjetite se da i vi imate djecu i da će ona naslijediti i baštiniti ono što se danas događa a kako to sve ide, mi ćemo od hrvatske države imati jedino himnu i zastavu. Vlada upravlja i policijom i Državnim odvjetništvom i sudstvom, pa vidimo što se dešava zadnje vrijeme. Vidi se iz svih ovih afera koje su aktualne i koje razdiru ovo društvo. Nažalost od reformi pravosuđa također nema ni „r“ Valjda odgovara valjanje u blatu ovoga bespravlja. Tužno je pročitati izjavu jednog odvjetnika koji kaže nedavno, Vlada manipulira a policija laže. Znate kako su građani ogorčeni kad čuju ... [[Govornik se ne razumije.]] kada se s time susreću? Ovdje ne mislim na policijske službenici koji za male plaće su izloženi svim utjecajima današnjeg društva. Reforma obrazovanja, Plenković se stavio na čelo ove reforme no međutim nemamo ništa zato jer očito se ne želi moderno obrazovanje dostupno svima jer obrazovan čovjek je opasan, zna razmišljat svojom glavom, može doći do solidne plaće i kada postane neovisan, onda je nezgodan za ovo društvo. Nažalost i Ceausescu je u Rumunjskoj se ponašao tako ali i on je pao na najgori mogući način. Što je sa reformom lokalne samouprave i državne uprave? Zato što veliki broj jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave služi za uhljebljivanje. Služi za provođenje strahovlade, nametanje nekakvih sila pa evo ja dolazim županijske Sisačko-moslavačke gdje župan Žinić koji dolazi iz najsiromašnije županije u ovoj državi, koji dolazi iz jednog od najsiromašnijih gradova u ovoj državi, Gline, gdje je postavio svog sina za profesionalnog dogradonačelnika preko svojih prijatelja načelnika policijskih uprava, straši novinare i šalje policiju. Pa zar je to ono za što su se hrvatsku branitelji borili i oni koji su očekivali nekakvu drugačiju državu nego što je ona danas? Nažalost, ova Vlada je puna lijepih priča, obećanja, jako puno laži, jako puno se ulaže iz državnog novca, iz proračuna za PR. Za reklamu nečega što se nije dogodilo. Pa danas viđamo na televizijama, na radio postajama slušamo reklame raznih ministarstava da se dogodilo ovo, dogodilo se ono. Sve to košta abnormalno puno novaca. Mi danas imamo novinare koji nažalost razmišljaju jako dobro o onome što će napisati i što će se im dogoditi iza toga. Evo čitam danas, neki dan je jedan od HDZ-ovih moćnika član uprave jedne od državnih uprava pretukao mladića u Zagrebu, slomio mu 4 kosti na licu i prijetio mu specijalnom policijom. Dokle ta bahatost može ić? To će se sve obit vama o glavu. Niz afera za vrijeme ove Vlade.

Tužna stvar u tome je da 330 000 ha najkvalitetnijeg poljoprivrednog zemljišta, najuređenijega smo dali strancima umjesto da smo ga zadržali za sebe, da možemo proizvodit hranu i bit neovisni o proizvodnji hrane, mi smo ga prepustili strancima, dodijelili smo im i potporu i sada još silimo načelnike da potpišu anekse ugovora kako bi zakup ostao 300 kn po hektaru a napi poljoprivrednici ga plaćaju čak i do 1800 kn po hektaru. Privatizirana je Petrokemija, strateška tvrtka koja proizvodi umjetna gnojiva koja su neophodna potrebna u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Što će biti sa Petrokemijom? Tamo je najavljeno u ovom trenutku preko 500 zahtjeva radnika za otpremninom da odlaze iz Petrokemije. Tko će radit u toj tvrtci? Toliko ljudi je nemoguće nadomjestiti. Rafinerija Sisak, 100 g. u Sisku, pokraj ogromnih rezervoara i spremnika sirove nafte na naftovodima i prema Mađarskoj i prema Srbiji i prema Bosni. Ugasili smo ju, ne treba nam. Kada nećemo imati kupit gorivo, ako dođe nedo bog do nekakve ratne ugroze onda ćemo se pitati što smo napravili.

ministrica Žalac mercedes, ali nije to jedini mercedes, evo neko dan je jedan mercedes iskrsnu u Velikoj Gorici kod gospodina Barišića, tko zna koliko još ima mercedesa ili nekih drugih marki vozila. Crni lizing koji se tu dešava jasno je da rent a car tvrtke mogu u prvoj godini otpisat 40% vrijednosti vozila, nek ostane svima na mašu što se može napraviti i kako se može doći do jeftinog auta. Raspad zdravstvenog sustava, otiđite u bolnice kao recimo sisačka, ali ne u svojstvu ministra ili visokog dužnosnika i pogledate kako tam, uvjete imaju kao prvo liječnici, a onda u kakvim uslovima borave ovi bolesnici. Otiđite na staru internu u Sisku, pa ako vas malo protrese srce kad vidite ambijent vjerujte da ćete umrijeti od tuge. Poljoprivreda nam je na najnižim granama, na najnižim razinama proizvodnje, ne krivim današnjeg ministra za to, to je nešto što se dešavalo dugi niz godina, ali kad ćemo to jednom presjeći i reći treba nam ta poljoprivreda ajmo tu poljoprivredu krenuti naprijed, ajmo ta obiteljska gospodarstva koja su temelj hrvatske poljoprivrede pokrenuti pa za sve ima mjesta i za male i za srednje i za velike sustave. Pražnjenje Slavonije, Slavonija, Lika, ljudi su otišli nema nikoga, kuće se ruše same od sebe, pa kuća koja vam je vrijedila '90. 100 nečega danas vrijedi 20 ili 30. Pa pitajte se tko je to doprinio da se tako stvar desi, da se toliko naši građani, da toliko naši građani izgube vrijednosti svoje imovine gdje su cijele živote ulagali. HSS je predlagao Zakon o oporezivanju nelegalno stečene imovine s obzirom kakvo nam je sudstvo da sudski procesi traju 10, 15, 20 godina mi smo željeli da se daju ovlasti poreznoj upravi da utvrdi razliku između zarađenoga i onoga što se posjeduje, pa ako postoji razlika znatna da se to oporezuje, sa jednim rješenjem porezne uprave. Znači postoji rješenje, Vlada RH na čelu s Plenkovićem je to odbila. Ne trebam objašnjavat, sve vam je jasno. Evo i danas je presuda Ivi Sanaderu čovjeku koji je kako je izgledalo mogao vrtiti cijeli svijet oko maloga prsta, oko kojega su mnogi plesali koji i danas igraju, ali su ga se odrekli i nitko ne želi više o njemu više pričati i očito je najsigurnije da on bude negdje iza brave, iza debelih zidova. Vjerojatno je to i zaslužio ali nisam tu da mu ja sudim, tu je sudstvo tako da možda je ovo jedina presuda koja nažalost danas zasjenjuje ovu raspravu ali govori da se presude mogu donijeti ako se želi i može se ubrzati rad sudstva ako se želi. Danas se ovdje govorilo puno o prosjecima, prosječne plaće su porasle, prosječna plaća je 6.000 i nešto, prosječna mirovina 2.400 i nešto, ma znate što prosjek je jedna stvar koja ništa ne govori. Što je prosjek, jedni jedu meso, drugi rižu u prosjeku je to sarma. Puno je više onih koji imaju niska primanja, a popriličan je broj onih koji imaju enormno visoka primanja i onda normalno da prosjeci izgledaju tako.

Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani ministri, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege, ja bih na početku odmah zahvalio predlagateljima odnosno Klubu zastupnika SDP-a točnije njihovim 23 zastupnika koji su se potrudili i prikupili 30 potpisa kako bismo upravo u ovome tjednu raspravili prijedlog interpelacija radi kao kako oni kažu neuspjeha Vlade u provedbi strukturnih reformi. Da ste gospodo iz SDP-a napravili anketu među zastupnicima HDZ-a koju bi točku, koja bi nam točka najbolje odgovarala, a na koju imate vi pravo predložiti je da raspravimo u ovom tjednu, vjerujem da bi gotovi svi zastupnici HDZ upravo izabrali ovu točku. Zbog toga što odgovor na ovu interpelaciju puno bolje od nas iz redova vladajuće većine, posebice iz redova zastupnika HDZ-a i od potpredsjednika Vlade i nazočnih ministara, državnih tajnika jer nas ćete vjerojatno optužiti sad za subjektivnost, ocjenu o vašoj interpelaciji najbolje je dala Europska komisija i Agencija Standard & Poors koja je u svom izvješću i u svojoj odluci utvrdila, napisala kako je Hrvatska Vlada ustrajava i uspješna je u provedbi strukturnih reformi. Dakle, očito je zakazao PR u redovima SDP-a očito Alex Braun više ne stanuje u SDP-u jer da stanuje sigurno vam ovu točku dnevnog reda ne bi predložio da istu raspravimo na plenarnoj sjednici sabor. No, kako ste vi to postavili već je u ime Vlade potpredsjednik Tolušić iznio stav Vlade, a ja ću vam reći u ime zastupnika HDZ-a. Prije svega, ova se rasprava odvija tek mjesec dana nakon što je Europska komisija u svom izvješću utvrdila da je Hrvatska izašla iz procedure prekomjernih makroekonomskih ravnoteža. Zato što u tom odgovoru i u uz te Europske komisije su praktično sažeti svi oni odgovori koji demantiraju ovu vašu interpelaciju. Naime, iz tog izvješća iz veljače 2019. proizlazi da je Hrvatska za preko 50% preporuka koje su joj upućene od strane Europske komisije ostvarila određeni napredak u odnosu na prošlu godinu. Za najveći dio njih za jednu ocjenu više, dok je u pojedinačnim dijelovima preporuka ustanovljeno poboljšanje za dvije ocjene. Tako je ostvaren značajan napredak u jačanju proračunskih okvira te u reformi mirovinskog sustava. Nadalje, Europska komisija kaže kako je ostvaren napredak u provedbi reforme sustava, obrazovanja i osposobljavanja. Također je ostvaren napredak u području javne uprave, racionaliziran je sustav državnih agencija te su izgrađeni propisi kojima se predviđa prijenos nadležnosti s područnih jedinica ispostava središnjih tijela državne uprave na županijska tijela. Pri tome posebno ističu da je ojačan fiskalni kapacitet jedinica lokalne i područne samouprave temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Nadalje, posebno pozdravljaju novi zakon o upravljanju državnom imovinom zbog toga što je unaprijeđen sustav gospodarenja državnom imovinom. Posebno Europska komisija ističe, smanjen broj neriješenih sudskih predmeta u pravosudnom sustavu i postignut napredak u uvođenju elektroničke komunikacije na svim sudovima. Nadalje, Europska komisija pozdravlja napredak u administrativnom rasterećenju gospodarstva. Posebno ističe smanjen prekomjerni deficit opće države o čemu ću malo kasnije pa sada se tu neću zadržavati, zatim pozdravlja rad zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti za koju tvrdi da je najmanja do sada zabilježena stopa otkada se u Hrvatskoj vodi evidencija o nezaposlenim. Posebno pozdravljam mjere za kategorizaciju socijalnih naknada na lokalnoj razini. Donesen je Nacionalni plan razvoja bolnica i za početak funkcionalna integracija bolnica što posebno Europska komisija pozdravlja a nadasve i time završava apsorpciju sredstava, eu sredstava navodeći da je, ne navodeći oni nego to ću ja sada dodati da je u trenutku kada je HDZ i ova vladajuća veličina preuzela odgovornost za vođenje države da je bilo svega 7% ugovorenih sredstava a da je danas preko 65% ugovorenih sredstava, dakle ovo je rekla Europska komisija. Što pak govori o radu hrvatske Vlade Agencija Standard&Poor's, ja bih posjetio ista ona agencija koja je u dva navrata za vrijeme Vlade Zorana Milovanovića spustila kreditni rejting RH ispod investicijskog, ja ne volim reći u koji nas je kreditni rejting postavila jer smo svi bili svjedoci takvog rejtinga. Ali činjenica da je ta ista agencija otkada je ove Vlade u dva navrata pojačala i podigla rejting, kreditni rejting RH vraćajući ga na razinu investicijskog rejtinga o čemu pak govori agencija Standard&Poor's, to je odgovor gospodo na vašu interpelaciju. Govori da pohvaljuje hrvatsku Vladu zbog toga što je nastavkom pozitivnih fiskalnih pokazatelja, smanjenjem i javnog duga, povećanjem izvoza te pazite sad, nastavkom strukturnih reformi doprinijela potpunom stabilizaciju javnih financija u Hrvatskoj. Posebno ističe agencija u svom priopćenju dvije reforme poreznu i mirovinsku reformu pa ću se sada malo vratiti i na jednu i na drugu reformu. Dakle malo prije je kolega Grmoja u svom nastupu, vehementnom nastupu rekao da mu je čudno kako se mi hvalimo da smo smanjili rasterećenje, da smo smanjili i porezno rasteretili hrvatske građane i poduzetnike a s druge strane nam se povećao proračun. Pa upravo jest to doseg ove porezne reforme, zbog toga što smo smanjenjem visine poreznih nameta ili poreznih davanja proširili bazu i na taj način drugim mjerama pojačali kapacitet, fiskalni kapacitet kako poduzetnika tako i hrvatskih građana šta je onda posredno rezultiralo povećanjem sredstava poreznih prihoda u državnome proračunu. Dakle s tom poreznom reformom smo kroz tri faze rasteretili hrvatske građane i hrvatske poduzetnike za 7 milijardi kuna šta je onda svoj odgovor imalo u podizanju aktivnosti brojnih poduzetnika itd., itd. Druga stvar, ono što bih posebno istaknuo je mirovinska reforma. Dakle tu je ministar Pavić, ja i njemu sada čestitam na donošenju i predlaganju, odnosno predlaganju ove mirovinske reforme koja kada se provede a već je počela njena provedba rezultirati će ono šta je najvažnije za naše umirovljenike a to je povećanje mirovina s jedne strane. S druge strane odbijamo insinuacije o tome kako će sad svi hrvatski građani morati raditi do svoje 67 godine a to je netočno, to će samo oni koji do 65 godine nisu ostvarili puni radni staž a tih je manje i želimo da što duže hrvatski građani ostanu u sustavu rada kako bi onda bila njihova mirovina veća. Ali ono što je posebno bizarno u hrvatskoj politici to da oni koji su sudjelovali predlagali, tek jedan mali segment, doduše nedorečen u mirovinskoj reformi 2014. godine kada su sami propisali i uveli godišnji cenzus od 67 godina za odlazak u mirovinu sada je gle čuda stavljaju se i uzimaju ... [[Govornik se ne razumije.]] organizacije referenduma u RH kako bi poništili dosege ove mirovinske reforme. Dakle apsolutno je čudno da isti oni koji su predlagali da se u mirovinu ide sa 67 godina radnog staža sada se stavljaju na čelo organizacije referenduma hrvatskih građana kako bi se izmijenile odluke porezne, mirovinske reforme i s time u budućnosti smanjile mirovine s jedne strane a s druge strane ponovno opteretio državni proračun za 12 milijardi kuna do 2040.-te godine. Pa bih ja podsjetio predlagatelje ove interpelacije da je za vrijeme njihove Vlade, njihova Vlada pokušala sa projektom outsourcinga gdje su namjeravali određene poslove koji nisu osnovni posao državne uprave, prepustiti na tržište pojedinim poduzetnicima. I protiv takve odluke Vlade organiziran je referendum i prikupljeno je Hrvatskoj 640 000 potpisa hrvatskih građana koji su se protivili tom outsourceingu. Zašto ovo govorim? Zato što je Ustavni sud tada po toj odluci Vlade utvrdio da bi takav referendum za koga je pazite, prikupljeno 640 000 potpisa bio neustavan zbog toga što kad je u pitanju gospodarska politika, što je segment outsourcinga bio u tom trenutku jer je Vlada odlučila donijeti određene gospodarske mjere kako bi doprinijela rasterećenju proračuna RH, Ustavni sud rekao to je gospodarska politika koja je isključivo u nadležnosti Vlade i Sabora i ne može se na referendumu odlučivati o gospodarskoj politici jer kad bi tome bilo tako, vjerujem da kad bi netko u Hrvatskoj netko predložio da se PDV spusti na 10% ili da se ukine porez na dohodak, da bi se vrlo brzo prikupilo milijun potpisa jer bi svi jasno htjeli smanjiti PDV, smanjiti porez i sebi povećati prihode. Prema tome i s te strane je Ustavni sud tada rekao da bi takav referendum bio protuustavan pa ako je outsourcing, odluka o sourcingu se temelji i tumači gospodarskom mjerom, ima li onda iti jedne reforme u Hrvatskoj koja se može tumačiti gospodarskom mjerom ako to nije mirovinska reforma. Ako to nije mirovinska reforma za koju je potrebno da bi se mirovine u Hrvatskoj isplatile osigurati u proračunu 18 milijardi kuna godišnje, ako bi do 2040. ovakvom reformom smanjili 12 milijardi kuna opterećenja hrvatskog proračuna i ne bi se morali dodatni zaduživati, može li onda postaviti pitanje je li takav referendum protuustavan i pazite, zašto sam to spomenuo, samo iz razloga što predlagatelji ove interpelacije zamjeru koju su sami tada predložili i za koju trebamo biti svjesni da bi mogla biti jedna ili ako su svjesni da je jedna od gospodarskih mjera ove Vlade, oni kažem, preuzimaju barjak organizacije samog referenduma i pozivaju svoje članove da se aktivno uključe u pomoći sindikatima kako bise prikupio dovoljan broj potpisa da se može provesti referendum. Dakle toliko licemjernosti od jedne stranke, ja moram reći nisam još vidio pa onda me niti ne čudi što su ovakvi pamfleti skromni u raciji oko interpelacije danas ovdje u Hrvatskom saboru i o njima raspravljamo. Kad sam govorio o tome gdje je danas Hrvatska zahvaljujući ovoj Vladi, da ne ponavljam da je već otkada je ove Vlade rast BDP-a na razini između 2,7 ili 3,2%, da je za 10%-tnih poena BDP-a smanjen javni dug Hrvatske sa 84% koliko je bio u vrijeme kada smo preuzeli odgovornost za vođenje Hrvatske do 74% koliko je prema posljednjim podacima ove godine, da je broj zaposlenih, pazite taj podatak, kad smo preuzeli odgovornost za vođenje Hrvatske, broj zaposlenih u Hrvatskoj bio milijun i 300 000, danas je milijun i 403 000, da je povijesno, da je zabilježen povijesni niski broj nezaposlenih u RH, da su donesene brojne mjere, o tome je već djelom bilo govora. Puno sam puta za ovom govornicom govorio kako je Agrokor besprijekorna intervencija hrvatske Vlade koja je sačuvala hrvatskog gospodarstvo itekako pomogla Vladi da drugim mjerama fiskalne politike nastavi sa stabilizacijom financijskog sustava Hrvatske i onda to bude podloga brojnim daljnjim mjerama u Hrvatskoj koje su u ovom trenutku provode. Dakle svim tim mjerama jasno je da ova Vlada RH itekako je uspješna u provođenju reformi i onda se vraćamo na početak kad sam rekao, dakle nakon što je Vlada provela niz reformi, ispustio sam reformu cestarskog sustava, mi sada zaboravljamo dok su bili na vlasti, da je SDP pokrenuo monetizaciju ili privatizaciju, kako god želite nazovimo, autocesta u Hrvatskoj i da je tada također išao referendum kao odgovor građana da se ne monetizira odnosno ne privatizira u Hrvatske autoceste, ova je Vlada u jednoj tišini, normalno, mirno odradila restrukturiranje cestarskog sektora, nikome više u Hrvatskoj ne pada na pamet monetizacija Hrvatskih cesta a i u isto vrijeme smo na godišnjoj razini smanjili opterećenje i Hrvatskim autocestama i Autocesti Rijeka-Zagreb za oko 50 milijuna eura godišnje što je negdje oko 200 vrtića koliko ih se može tim novcima izgraditi.

Pa ovo je prava prilika da reagiramo naravno poslije Branka, Branko, da kaže nekoliko riječi. Prije svega naravno ako ste dobro čitali interpelaciju i njen prijedlog i zaključke, onda ste vidjeli tamo da vam mi, ne da smo vam dali ovu priliku da govorite o uspjesima Vlade, nego vam dajemo priliku da svakih 2 mj. govorite o rezultatima Vlade. I mi jako žudimo za tim rezultatima ali njih nažalost nema. Dakle tu je problem. Vlada nama prezentira u Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti što ste to u smislu provedbe reformi napravili. I vi to odbijate. Zašto? Ja pitam zašto to odbijate? Pa to vam je još jedna druga, treća, peta prilika u ovom vašem mandatu da ljudima kažete šta ste napravili. Drugo, želim posebno istaknuti da ovo izvješće o Europske komisije o kojem vi govorite i gdje ste naravno secirali one neke pozitivne stvari, ali iza toga uvijek postoji ali, a taj drugi ali govori zapravo što to nije napravljeno. I u tom istom izvješću kaže da je samo 7% reformi koje je Vlada najavila, realizirano u potpunosti i do 50% još sa nekakvim ograničenim napretkom. Dakle, ono što je Vlada najavila, 50, pola od toga uopće nije napravljeno, a ono šta nije najavila i što je ostavila za poslije, naravno nije napravljeno, a to je nekih još 100%, 200%, 300% u budućnosti, jel? E sad vidite, u tome izvješću Europske komisije piše, kaže, trajni rast najveći je izazov hrvatske Vlade i kažu, da, u fiskalnoj sferi napravljeni su određeni pomaci, da, zahvaljujući gospodarskom rastu, da, zahvaljujući rastu prihoda u proračunu, ali vi dižete i rashode, dakle, vi ne radite ništa na tome da dugoročno stabilizirate taj proračun i da ostavite rezervu za neke nove krize, razumijete? Dakle, makroekonomija polazi s tog aspekta da u ovim vremenima rasta, u boljim vremenima, se štedi za crne dane i crne periode. E to je ono što mi upozoravamo da vi ne činite, ne provodite reforme, ne provodite uštede i ne stvarate uvjete za dugoročnu stabilnost i to vas komisija jednostavno vrlo direktno upozorava.

Međutim, oni opet kažu, zahvaljujući fiskalnim efektima i smanjenju deficita u proračunu. Samo tren, dakle, spominju možda i mirovinsku reformu, a sad sam to ostavio za kraj, dakle, da vam kažem da je mirovinska reforma jedino što ima u sebi reforma, a što ste vi u ovom vremenu proveli. Međutim, ta mirovinska reforma u javnosti nije prihvaćena, to je najveći problem, što građani ne prihvaćaju tu reformu kao svoju, ne osjećaju je kao svoju. Zašto? Iz dva razloga. Prvo, ta reforma ne rješava status budućih umirovljenika, ne poboljšava njihov položaj, samo djelomično može utjecati na održivost mirovinskog sustava, a najgori dio je stvarno to produljenje radnog vijeka na 67.g. jer ljudi ne znaju kako će izdržati do 67.g. Za neke da, zato smo rekli, idemo ostavit ljudima da mogu radit do 67.g., neka su to liječnici, neka su to moje kolege profesori, neka su to oni koji su u dobroj fizičkoj spremi, dobroga relativnog zdravlja itd., itd., ali nemojmo tjerati ljude iz trgovačkih centara, iz građevinskih firmi, ljudi sa bauštele itd. da rade do 67.g. jer to nije moguće. Ako idu ranije zbog bolesti i nekakvih fizičkih oštećenja, možda će dio njih dobiti invalidsku mirovinu, ali neće imati pristojnu mirovinu oni koji normalno završavaju radni vijek, nego će ona biti umanjena za 20%, za 1/5, pa naravno da su se svi digli protiv toga, uključujući i Sindikate. Ali više o tome ću naravno reći kasnije u ime kluba. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grčiću. Poštovani kolega Grčić, ja znam da vi niste sudjelovali u pisanju ove interpelacije jer ona ne bi bila, pretpostavljam, ovako skromna i skromnog dosega, kao što je da ste se vi malo više uključili, vjerojatno biste bili još dali par podataka koji bi onda, znači, onda bi se morali malo više onda angažirati da objasnimo da ipak i tada ne bi bili u pravu. Ali ono što sam htio reć, nema potrebe da mi prihvaćamo zaključak prema kojemu svaka dva mjeseca bi trebali dolazit što radimo jer mi smo u protekla 4 mjeseca, 3 puta došli s reformom ovdje. Dakle, mi smo vam svakih mjesec dana na raspolaganju jer iz mjeseca u mjesec ova Vlada dolazi s novim reformama. Em je bila porezna, čini mi se u studenome, pa je bila mirovinska u 12-om mjesecu, pa je bila pravosudna u 2-om mjesecu, mislim, ne znam što bite, valjda bi trebali svaki 2 dana s nekom novom reformom dolazit ovdje.

Dakle, hvala što ste mi sada omogućili da kažem još jednu stvar. Dakle, mi predlažemo još nešto, da u tom nekakvom nadzoru provedbe reformi sudjeluju svi relevantni partneri u društvu. Dakle, ne samo opozicija, ne samo HS, ne samo vi kao trenutno oni koji obnašate vlast, nego naravno i predstavnici Sindikata, i predstavnici poslodavaca i svi relevantni ljudi koji mogu doprinijeti da taj proces bude pod stalnim pritiskom, da se reforme stvarno događaju. Ja ću vam kasnije objasniti sa makroekonomskog aspekta zašto je to važno. Zašto je važan kratki rok i porezna reforma, zašto su potrebne ove strukturne reforme koje u srednjem i dugom roku stabiliziraju situaciju i pojačavaju snagu i stabilnost gospodarstva, o tom, potom, jel? Kolega Grčić, vi ste rekli u svojem obraćanju rezultata nema, pa vam mi dajemo priliku da svako dva mjeseca vama dostavljamo te rezultate, malo mi je nelogično, ali činjenica je da ste bili u tvom govoru nepovezani jer sjećam se vremena kad je SDP bio puno jači nego danas. Vi ste tada bili najveći optimist u onim vremenima kada je vaša Vlada proglašena šestom najgorom na svijetu. I cijelo vrijeme ste nam tumačili i one čudne nemoguće situacije, nakon 11 kvartala sa padom BDP-a vi dođete u emisiju i kažete, pa i pad može biti rast. Danas govorite da rast može biti pad i stalno ste u nekakvim nelogičnim situacijama i pokušavate nas uvjeriti da je ono što ste vi radili zapravo bila politika i reforma, pa nitko vam ne vjeruje, pa narod vas je smijenio, 7 puta ste zaredom izgubili od tog HDZ-a koji ništa ne zna, pa valjda ćete se osvijestit nakon ovih slijedećih izbora [[Upadica: Zahvaljujem…]] to će biti osmi put. kolega Borić. Međutim što se tiče mog optimizma, da ja sam bio duboko u problematici, ja, meni je žao kolega potpredsjednik Vlade koji se sada na mom mjestu nema dovoljno vremena očigledno da se posveti makroekonomskom dijelu u Vladi. Kolegica Dalić je puno više bila u tome i puno više posvećivala pažnje uz sve probleme koje je imala sa Agrokorom i ostalim pojedinačnim projektima. Dakle, pozivam potpredsjednika Vlade posvetite se makroekonomiji Hrvatske države u ovom trenutku i za budućnost jer ima se puno toga odraditi. Dakle, kolega Borić kada bi ja gledao na vaš način onda bi ja komentirao činjenicu da je prije 2 dana izašlo da su Hrvati u ovom trenutku jedini u Europi kojima sreća pada u zadnjih godinu dana, dakle osjećaj sreće i zadovoljstva pada. Slijedeća replika poštovana kolegica Grozdana Perić. Poštovani kolega to je točno, ako smo slušali kolegu Grmoju, a i vašeg kolegu i našeg Peđu Grbina onda je to zaista depresija jer se duboko uvukla u ovaj sabor i u državu, ali iz izvješća Europske komisije ste zaboravili spomenuti da se kaže da se smanjuju makroekonomske neravnoteže, dakle u Hrvatskoj, uglavnom zahvaljujući pozitivnom gospodarskom okruženju i razboritom upravljanju javnim financijama. Dakle, onda vaša teorija o tome da je nerazborito i da se ne upravlja kako treba ne stoji. Dakle, ja uopće to nisam rekao dapače dva puta sam rekao i kad je riječ o izvješću Standard & Poorsa i kada je riječ o Europskoj komisiji da jedini pohvalni element koji je doprinio podizanju rejtinga Hrvatska jeste stanje u javnim financijama. Dakle, još jednom to ponavljam, ja sa vrlo konzistentan u onome što govorim, nastojim to cijeli život biti pa i danas. A kolega ovaj Boriću, bez obzira na vaš taj cinični smijeh ja ću još jednom ponoviti, svaki put kad sam bio optimist vjerovao sam da ćemo eto već, maloprije sam spomenuo, polovicom 2014. izvući Hrvatsku iz 6-to godišnje krize i minusa, 15% je Hrvatska potonula kumulativno, mi smo je izvukli polovicom 2014., u 2015. smo imali već ozbiljan rast, na čijim krilima ste vi postigli ovu fiskalnu konsolidaciju koju jeste, ali niste napravili ništa drugo. Zahvaljujem.

Slijedeća replika poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolega Grčić malo podsjećanje koliko se ja sjećam vi ste bili u vladi 2014. jel to točno? Bravo, dakle podsjetit ću vas da 2014. godine vi ste donijeli Zakon po kojem se u mirovinu odlazi sa 67 godina i drago mi je da se toga sjećate. Ne osporavajući vaše makroekonomsko znanje i ovu malu pouku koju smo ovdje imali ex katedra, moje pitanje je zašto svoja makroekonomska znanja niste primijenili kada ste sjedili u toj istoj vladi koja nam je donijela ovaj prethodno narečeni zakon o kojem sada govorite da nikako se ne smije donijeti, a zapravo on je već na snazi zahvaljujući vašoj vladi. Kada želite da se raspravlja o reformama o reformskim potezima Vlade onda je dobro da budemo ovdje u sabornici pa kada zakoni dolaze ovdje na raspravu o njima raspravljamo i tada vidite o čemu se zapravo radi, a ne da to činimo eventualno 2 puta godišnje. Znači mirovinsku reformu ocjenjuju građani i ova inicijativa sindikata je vrlo jasna, građani će se izjasniti, vidjet ćemo oće li biti koja će potpisati tu inicijativu. Prema tome, moje skromno mišljenje u konačnici neće odlučiti što će biti sa mirovinskom reformom. Nažalost ona je u startu percipirana kao loša, kao štetna za buduće umirovljenike, a ono na što sam upozorio u svom prijašnjem obraćanju jeste da je najveći problem postojećih umirovljenika koje ta reforma uopće ne dotiče. Problem je postojećih mirovina koje u prosjeku iznose 2.400, a vi znate što je prosjek, dakle gomila naših umirovljenika, građana negdje oko 800.000 prima mirovinu ispod socijalnog minimuma, ispod praga siromaštva i ulaze u kategoriju 1.200.000 ljudi u Hrvatskoj ispod praga siromaštva. Slijedeća replika poštovana kolegica Branka Juričev-Martinčev, odustajete. Slijedeća replika poštovani kolega Ante Babić. Jel vi odustajete? Jel odustajete ili ćete imati repliku kolega? Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, ne, ne bih odustao od replike, zapravo nešto je rekla kolegica Sunčana Glavak, ali vi kažete sami kolega Grčiću vama bi bilo u interesu da prihvatite zaključke ove interpelacije pa svako dva mjeseca možete u saboru govoriti o pozitivnim rezultatima vaše vlade. I onda naravno navodite stvari, da u prihodovnoj strani proračuna, ono što radite svako treba pozdraviti, ali vama se poveća rashodovna strana proračuna i sami znate da ovo što ste radili sa mirovinskom reformom nije u redu i spomenuli ste ovih 67 godina za ljude koji to neće moći raditi. Ali i vi ste kao i vaše kolege zapravo glasali i za onaj dio mirovinske reforme koji se kaže da umirovljenici mogu raditi i dodatna 4 sata. Dakle, s jedne strane je malo kontradiktorno ali ste glasali za takve stvari.

Dakle, hvala gospodine potpredsjedniče, dakle i ovom prilikom ponavljam, ja osobno, a i SDP kolko sam imao prilike raspravljati u okviru stranku i ovom prilikom potvrđujemo da pozdravljamo mogućnost koja je donesena, a to je da umirovljenici 4 sata mogu raditi, obavljati svoje poslove uz primanje mirovine.

Prelazimo na raspravu u ime Kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e, poštovani kolega dr. Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče HS, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Vlade, ova rasprava me pomalo podsjeća na onu priču „Rugala se sova sjenici da ima veliku glavu“ Članovi bivše nesposobne Vlade optužuju sadašnje članove nesposobne Vlade da su nesposobni, to je jedna igra u HS koja očito traje već duže vrijeme, ali dobro, to se mene ne tiče, to ćemo nekom drugom prilikom, sada ćemo raspravljat o ovoj Vladi, ipak je ova interpelacija u jednini, znači, o neuspjehu Vlade. I doista, mi možemo ustvrditi da pred sobom imamo Vladu papagaja koji cijelo vrijeme ponavljaju jedno te isto otkad su došli na svoje položaje, a to možemo sažeti u 3 riječi, to su reforme, rast, Brisel. Međutim, od svega toga nema nikakvih konkretnih rezultata, možda jedino da bi Vlada napisala knjigu „Brisel je naša nada“ iako je općenito poznato od davnina da ako si sami ne date kruha u ruke, nitko vam ga drugi neće dati. I što se tiče ocjenjivanja ove Vlade ne trebamo izmišljati nikakvo posebno mišljenje, dovoljno je pogledati neovisne pokazatelje koji su sasvim jasni, neumoljivi i nemilosrdni. Npr. jel RH porasla na ljestvici konkurentnosti u vrijeme Vlade Andreja Plenkovića? Nije, pala je. Sada smo na razini Gruzije. Pali smo po indeksu korupcije. Rast koji imamo je vrlo skroman i manji je od bilo koje zemlje u okruženju, a već smo ionako zadnji na popisu, govorim o rastu BDP-a. Po tržištu rada 96-ta, po efikasnosti pravnog sustava 139-ta, po opterećenju Vladinim propisima 138-ma, po politici zapošljavanja 135-ta i apsolutno najlošija po kapacitetu inovacija i poslovnoj dinamici. Dakle, dok jedna Španjolska ima, pazite sad, Ministarstvo inovacija, RH niti ne zna šta su to inovacije, kod nas inovacije ne postoje, mi smo samo svjetsko dno. Po lakoći poslovanja nalazimo se čak i iza Crne Gore, najgori smo u Europi po ravnopravnosti spolova, po brzini interneta, po pokrivenosti države vrtićima, čak 2/

U Hrvatsko imamo 10 i više tisuća beskućnika, beskućnika, ljudi koji spavaju na klupama u parku, vi taj problem ne možete riješiti, tol'ko ste nesposobni da ne možete riješiti problem 10 tisuća beskućnika. Al će te zbrinuti 10 tisuća migranata i 100 tisuća ako treba, onda će te to, čak će te i pse zbrinuti sa ulice, ali svoje građane ne, jer jednostavno nemate nikakvu strategiju, nemate opće mozga da razmislite što je bitno u Republici Hrvatskoj i ovoga, kako provesti Ustav koji ste između ostaloga sami napisali. Plaće u Hrvatskoj, katastrofa, ispod svake granice izdržljivosti, bježi svatko tko može. Je li to uspjeh ove Vlade? Kažu da će do 2026. otići još 500 tisuća aktivno sposobnih ljudi, što činite da to zaustavite? Barem 150 tisuća, sve Županije koje su blizu Austrije, Međimurje, Karlovac, Istra, Rijeka otići će raditi u Austriju. Prema svim analizama koje rade vrhunski ekonomski stručnjaci, vrhunski ekonomisti u Hrvatskoj, Hrvatska će ovakvom politikom ući u stanje trajne recesije, trajne recesije u kojoj više apsolutno neće biti moguće podići ni plaće, ni mirovine bez milosti svjetskih bankara, onda će te moći prosvjedovat kol'ko god hoćete, moći će te zapaliti pola Zagreba al' neće više biti mogućnosti da, ovoga, se nešto riješi jer neće biti ljudi, cijelu Hrvatsku će te pretvoriti u Liku, u zemlju u kojoj će samo postojati javni službenici sa stranačkom iskaznicom HDZ-a bez ikakve perspektive. Hrvatska će postati pod vašim vodstvom poput Latvije koja je izgubila pola stanovništva, a možda postanemo i kao Kongo, kolonija u Africi koja je pala svojedobno sa 18 na 3 milijuna stanovnika, i to se dogodilo u povijesti, to su vam ti vaši bankari, ti vaši veliki gospodari, Britanci, Nijemci, Amerikanci, ne znam koji, ovoga, doveli demokraciju u te zemlje pa vidimo, vidimo kako je završilo. Zar vi doista gospodo iz HDZ-a želite da vas zapamte kao stranku koja je opustošila Hrvatsku gore nego turski ratovi. Da li je ikada, barem onda kada ostanete sami u 4 zida razmišljate o posljedicama onoga što činite, da li ste se ikada zapitali radim li ja za hrvatski narod štetu ili korist? Ja se pitam svaki dan kad ulazim u ovaj sabor, što danas činim štetu ili korist? Je se vi kad to zapitate? Zapitajte se iskreno, pustite te stranačke šefove i ne znam koje bankare koji vam prijete i kojih se bojite tako, pitajte sami sebe? Čovjek se kad-tad mora suočiti sa svojom savješću. Ti ljudi koji su se iselili oni u biti se i nisu toliko iselili zbog plaća, oni bi se, oni bi u Hrvatskoj radili za pola manje plaće možda bi radili i za trećinu te plaće ali kad bi mogli očekivati od vas pomoć, kad bi znali da mogu riješiti stambeno pitanje bez moljakanja, kad bi znali da postoje efikasne demografske mjere koje će im pomagati u roditeljstvu, kad bi funkcioniralo pravosuđe i javna uprava, kad bi čovjek mogao napredovati zahvaljujući svome radu a ne obiteljskim i političkim vezama, kad bi ovisio sam o sebi i kad bi znao da može steći dobar društveni ugled i dobar standard zahvaljujući svome obrazovanju, svojoj marljivosti i poštenju, a da mu, ponavljam još jednom, pri tom država bude saveznik, a ne neprijatelj. Sreća za vas upravo mi je isteklo vrijeme, ali poslije ću još reć nešto u pojedinačnoj. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. U ime Kluba zastupnika HNS-a poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče, uvaženi potpredsjedniče Vlade, ministri, državni tajnici, kolegice i kolege, pa evo na, u svom obraćanju potpredsjednik Vlade iznio je detaljno izvješće o svim aktivnostima i rezultatima ove Vlade. Nabrajao je dugo i mislim da smo svi čuli i većinu toga i zapamtili. Međutim, ima nešto s čime se mogu složiti i s oporbom, a to je da se uvijek može više. Može se i mora se. Ali ne može oporba tvrditi da je sve što je napravljeno do sad je napravljeno loše i istovremeno da nije napravljeno skoro ništa, a čuli smo koliko je stvari odrađeno. Posebno me smeta tvrdnja da nije ništa napravljeno u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, već sam u svojoj replici naglasila koliko je napravljeno, a to je da u proteklih 20 godina nije bilo pokrenuto toliko aktivnosti upravo u Ministarstvu znanosti i obrazovanja kao u proteklih godinu i nešto dana. Upravo je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak reformu obrazovanja konačno uvela u učionice, program Škola za život od 2018. godine saživio je u 74 škole, a od ove jeseni obrazovna reforma ulazi u sve hrvatske škole. To je bila naša težnja o tome smo stalno pričali, a sad velimo nije se napravilo baš ništa. U tijeku je najveća edukacija učitelja u hrvatskoj povijesti, educira se preko 32.000 učitelja i profesora, a obrazovna reforma pohvaljena je i od strane Europske komisije koja ju je nazvala jednom od najambicioznijih reformi. Osigurano je više od 200 miliona kuna iz EU fondova i državnog proračuna te kroz potpore Europske komisije za provedbu obrazovne reforme. Prošle godine imenovano je 25 regionalnih centara kompetentnosti diljem Hrvatske koje će pridonijeti više kvaliteti strukovnog obrazovanja, ali i gospodarskom rastu i demografskoj obnovi, a upravo smo danas čuli da se i na tom planu ne radi ništa, da se učenici ne školuju za tržište rada i da se sa svime time stalo i ništa se ne provodi. Osigurana je milijarda kuna za strukovne škole iz EU fondova, a sami centri kompetentnosti znače novu opremu, nove smještajne kapacitete za učenike, učitelje i upravo nakon toga učenike uvode u svijet rada. Više od 373 milijuna kuna osigurano je znanstvene centre izvrsnosti, a milijardu kuna iz EU fondova za znanstvenu opremu i infrastrukturu. Hrvatska je 28. veljače ušla i u CERN što znamo, jer smo svi to pozdravili i otvara se mogućnost za natječaje vrijedne čak 500 milijuna EUR-a. I mi sad govorimo da na tom planu nije napravljeno ništa. Upravo sam namjerno taksativno sve ovo navela kako bi imali na jednom mjestu i čuli koliko je urađeno u tom ministarstvu, a mi velimo ne radi se i nije napravljeno. Upravo je ova Vlada pokrenula sve te reforme na čelu s ministricom Divjak. I u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređena pokrenuto je mnogo projekata. Tako je Ministarstvo graditeljstva u mandatu Predraga Štromara svojim projektima uspjelo doprinijeti smanjenju iseljeničkog vala za koji pričamo svi stalno koliko iseljavanje i normalno da svako u svom segmentu u svoj ministarstvu osim Ministarstva demografije mora voditi brigu i o tome. Pa je tako za više od 5.000 obitelji kroz program subvencioniranih stambenih kredita omogućena kupnja doma u vlastitoj zemlji uz financijsku pomoć države. Dakle, svi ti ljudi ostali su živjeti u Hrvatskoj. kada se tome pridoda izgrađenih 8.000 POS-ovih stanova i još 1.000 POS-ovih stanova koji se planiraju graditi dolazimo do brojke od 50.000 naših sugrađana to je grad veličine Dubrovnika, koji su upravo zahvaljujući mjerama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na čelu s Predragom Štromarom ostali u Hrvatskoj. U obiteljima kojima se pomoglo da osiguraju svoj dom, upravo na ovaj način rođeno je 460 djece. Dakle, ipak nam to pokazuje ako vodimo brigu da su i rezultati prisutni. Kroz programe energetske obnove vrtića, škola, domova zdravlja, ne podiže se samo kvaliteta života, već i značajne uštede. I ono što bi još iz Ministarstva graditeljstva dodale upravo što je danas Vlada usvojila dva prijedloga zakona, Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju, gdje smo isto svi pričali i bili nezadovoljni brzinom i načinom izdavanja građevinskih dozvola. Upravo će ovi zakoni omogućiti da naši građani brže dođu do doma bez dokumentacije tolike, bez papira, a investitori da što prije dobiju dozvolu i mogu krenuti sa svojim investicijama. Čuli smo danas isto tu prozivke upravo na račun HNS-a, međutim, naviknuli smo već na to. Ja znam da HNS brine o svojim građanima, brinuo je u prošloj Vladi, brine i sad, bori se i bori se da se donesu zakonu koji su na njihovu dobrobit. I znam da je teško priznati koliko god su ti zakoni dobri, koliko su rezultati konkretni, proziva se, nisu dobri jer upravo samo zato što iza njih stoji HNS, ali svaka kritika koja dolazi na naš račun i račun naših ministara znači da dobro radimo svoj posao.

Kako dolazim sa sjevera, znam kako je tamo bila stvar i situacija s nerazvijenošću i zato smo stalno i inzistirali, dajte da vidimo da bude zapravo ravnomjeran razvoj i mogućnost svih krajeva RH, pa tako i sjevera jer razlike su bile stvarno ogromne, pa evo tim zakonom je omogućeno da se kolko tolko sad izjednače ti prihodi jedinica lokalne samouprave i samim tim one su sad u mogućnosti financirati i djecu u vrtićima, svoju infrastrukturu su bitno popravili i vjerujem da će tim tempom i dalje se nastaviti i da će se ujednačiti ta razvijenost na čitavom području RH. Imali smo i nekoliko amandmana gdje smo došli do zaključka da bi te zakone još mogli popraviti da budu bolji, pa smo tako imali amandman na Zakon o financiranju vodnog gospodarstva gdje je omogućena financiranje sanacije klizišta iz prihoda od vodnog doprinosa. Time je zapravo sad riješeno trajno i sustavno rješavanje ovog problema. Oni koji nemaju tih problema na svom području, možda im to toliko ne znači, ali u bregovitim dijelovima sjevera to je stvarno veliki problem. Pozdravljamo i Zakon o državnoj imovini koji je donesen i vjerujem da će isto ići u prilog našim jedinicama lokalne samouprave odnosno naših građana. Ima niz stvari dobrih koje su riješene u mandatu ove Vlade. Tako imamo i kod mirovinske reforme bilo je dosta tu riječi koje to, da su mirovine male, da je 67.g. previše, o tome bi se dalo dosta raspravljati, ali ono što bi ja naglasila i što smatram veoma bitnim od strane ove Vlade, da smo očuvali drugi mirovinski stup i ojačali njegovu ulogu, pa tako je izmijenjena formula za indeksaciju mirovina, omogućavanje dodatka od 27% za odlazak u mirovinu za jednokratnu isplatu i 15% kapitalizirane štednje iz drugog stupa, što je onaj dio koji smo predlagali da ipak taj dio kad se odlazi u mirovinu iz drugog stupa postoji mogućnost jednokratne isplate, da li će budući umirovljenik to iskoristiti za uplatu kredita, da li da si nešto priušti, to je njegova stvar, al da ipak ima neke novce i da ima taj osjećaj da on štedi i da se radi o njegovim novcima. Ono što je još dobro je osnivanje mirovinskog osiguravajućeg društva gdje dajemo mogućnost izbora jer znamo koji su bili troškovi naknada prilikom prebacivanja sredstava iz drugog stupa. Liberalnija je mogućnost ulaganja u obvezne mirovinske fondove s ciljem povećanja prinosa na štednju. Bilo je tu dosta govora o poreznim rasterećenjima. Ja bi se osvrnula na ovo smanjenje PDV-a i da nisu smanjivane cijene. Cijene su stvarno smanjivane, međutim, konkurencija radi svoje i sigurno će još ići na niže. Ne možemo uspoređivati sad jedan artikl, baš smo tu malo pričali, pa zgodno je, zamisli, jagode su u siječnju poskupile u odnosu na srpanj, ali sigurno da će konkurencija ipak napraviti da se osjeća to, al da će se još više osjetiti. Imali smo ono što je značajno i što bi posebno pohvalila u odlukama ove Vlade gdje je na prijedlog Ministarstva financija donijeta odluka da se poveća neoporezivi dodatak na plaću.

Da li će to biti nagrađivanje radnika za njegov rad, da li će mu biti u nekom obliku dodatka na plaću, on to sam odlučuje u kom obliku ali ima pravo na 7500 kuna neoporezivo. Dakle on može i mjesečno odlučiti da 400 kn mu daje svaki mjesec na ime nagrade neoporezivi dio što je direktno povećanje plaće, to je na tragu onoga 13. plaćam, tih 15 000 ili mjesečno, to je odluka svakog pojedinca. I da je napravljeno dosta i na zaštiti ljudskih prava, pa napravljeno, donijeta je odnosno ratificirana je Istanbulska konvencija, glasno smo i kao HNS upozoravali na potrebu ratifikacije dokumenta koji predstavlja standard 21. st. Pravni okvir za sve obuhvatnu zaštitu od svih oblika nasilja te promicanje pune ravnopravnosti žena i muškaraca. Imali smo i amandman na Zakon o pravobranitelju za djecu gdje smo zapravo osnažili tu neovisnost pravobranitelja za djecu tako da ne stoji i ne mogu se složiti da nije napravljeno ništa a sve što je napravljeno je loše. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Branko Grčić, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, evo još jednom malo osvrt na sve ono što je danas ovdje spomenuto i rečeno, evo možda prvo osvrnuo bi se na vaše izlaganje, kolegice. Naime, ako sam išta naučio u politici u ovom vremenu u kojem jesam, nije ni prekratko, nije ni predugo a to je da ono što je moj dojam, ne mora biti dojam građana odnosno velike većine građana i kad vi kažete cijene su pale poreznom reformom samo to građani ne vide, mislim, to nije poruka, građani to osjećaju, dakle ili su se smanjile cijene pa oni mogu više kupit ili su cijene ostale iste ili su se čak povećale pa oni ne mogu više kupiti za iste novce koje imaju. A nažalost, sve analize i podaci su pokazali da cijene uslijed pada PDV-a nisu pale, nisu pale nažalost, ja kažem nažalost, isto kao što sam rekao već, cijene lijekova ovih bezreceptnih, pa ja idem tamo u ljekarnu i gledam, pa neki lijekovi bez receptni koje uzimam su u mjesec dana otišli opet 10-ak posto gore. Znači nimalo nisu uvažili to što smo im smanjili ovdje PDV jer za tu mjeru sam svakako bio i ja. Dakle jedna je vaša želja, jedno je vaše htijenje a drugo je kako to ljudi gledaju i kako se osjećaju, mislim i to moramo razdvojiti nekako, jel' Ono što želimo ovdje dalje reći jeste jedan primjer, jedan podatak koji je ključan za sve nas u Hrvatskoj, a posebno za nositelje makroekonomske politike. Kada bi sada u ovom trenutku, dakle cijelu godišnju dobit naših svih firmi u Hrvatskoj raspodijelili na plaće, dakle kad bi uzeli sve od poslodavaca i podijelili u plaće, što mislite koliko bi prosječna plaća u Hrvatskoj porasla neto?

Imali ste podatak prije neki dan u medijima da je sva dobit svih poduzeća u Hrvatskoj 1/3 desete firme po ostvarenoj dobiti u Americi. Desete po redu, ne prve nego desete po redu, znači sve naše firme, šta vam ja hoću reći da skratim, hoću vam reći niti poslodavci zarađuju dovoljno, niti radnici imaju dovoljno visoke plaće, niti su mirovine, to smo već rekli, dovoljno visoke za osnovne egzistencijalne potrebe, niti ljudi od socijale mogu živjeti, niti nezaposleni mogu živjeti od 1000 kn naknade sa zavoda. Dakle naše društvo i naša ekonomija je u ozbiljnom problemu. Taj problem, to je sad ključno, ne može se nikako riješiti nikakvim više poreznim korekcijama, igrama, stopa malo gore, stopa malo dolje, ništa, ništa od toga. Dakle to je poruka. Fiskalna politika što se tiče poticanja osobne potrošnje i gospodarskog rasta je svoje učinila. Zašto bi fiskalna politika mogla još djelovati kada bi bilo reformi? Pa prvo kad bi se javni sektor reducirao, ono što sam maloprije govorio, kad bi se povelo računa o rashodovnoj strani ne samo državnog proračuna nego proračuna lokalnih i regionalnih samouprava, kad bi se tu stvorio određeni prostor a ne hvalili se da smo sad eto nakrcali novce lokalnim samoupravama, pa ko zna gdje su ga oni potrošili, znate. Velika većina je opet povećala u idućem ciklusu broj zaposlenih. Prema nekim podacima 4 do 5000 ukupno u javnom sektoru je više ljudi i u javnim firmama 2 do 3000 više ljudi, samo u zadnje 2 g. Pa jesmo li im zato davali novce? Da krcaju te ljude nove za koje ne znaju šta će raditi? Imam stotine primjera i dokaza iz svoje mikrosredine odakle dolazim, nažalost i ne samo u jedinicama lokalne samouprave nego i u nekim drugim državnim institucijama što nema nikakvog opravdanja. Kada bi reducirali, kada bi u uvjetima krize na tržištu rada i nedostatka radne snage objektivno dio ljudi iz javne uprave i tih institucija pomjerili prema privatnom sektoru i osigurali im tamo radna mjesta, onda bi svi bolje živjeli. Znači i gospodarstvo bi možda moglo rasti jer bi imalo resurse, javni sektor bi bio racionalniji, ne bi toliko opterećivao gospodarstvo, smanjili bi opet možda poreze iako kažem to je već dalo neke svoje efekte i ja tu iskreno ne vidim više previše prostora ali ono što je ključno, to je sve kratki rok, a kratki rok se ovdje gleda 2, 3 g. maksimalno. Kada gledate srednji rok što možete u srednjem roku osigurati a da gospodarstvo može uspostaviti trajni rast. To je ono što Europska komisija nama kaže – imate krizu u smislu da teško možete riješiti pitanje trajnog rasta. U srednjem roku samo ako osigurate dodatne resurse. Dakle, ne porezne reforme, ne fiskalna politika, nego politika na strani ponude bar se to tako u teoriji zove, a to je rast zaposlenosti i rast investicija. Jer ako hoćete obrnuto, molim vas dečki, znači rast investicija, ja sam profesor, ja ne dam da se priča dok ja pričam. Dakle, znači rast kapitala, rast investicija i rast zaposlenosti. S obzirom da mi imamo kažem krizu na tržištu rada, mi problem zaposlenih i problem radne snage možemo samo rješavati tako da povećavamo njihovu efektivnost ili ako hoćete efikasnost. A tu Branka može moja kolegica puno pomoći i njeno ministarstvo jer je to onda pitanje obrazovanja. Znači obrazovanje, stjecanje vještina, ulaganje u obrazovanje. Premalo. Ispod prosjeka itd., itd. Ali ni to ne može dati efekta jer ti ljudi neće naći posao ovdje nego vani ako neće biti transfera tehnologije i ako neće biti razvoja vlastite tehnologije. Dakle, ako se ekonomija neće tehnološki dignuti i to je onda … i to je strategija. I na žalost, možda imamo sada strategiju na papiru, ali na žalost ona se ne provodi. Znači, Vlada ne može biti jedina odgovorna za to. Vlada je bitan faktor. Vlada osmišljava mjere poticanja, ali Vlada potiče privatni sektor da ulaže u istraživanje i razvoj, da kreira proizvode veće dodane vrijednosti jer onda stvara tek prostor za veće plaće, veći profit. Veći profit znači i veće ulaganje povratno u firmu itd. krug se zatvara i onda ekonomija ide naprijed. Ključna pretpostavka dakle da se ti procesi otvore, jeste odluka Vlade, strateška odluka Vlade da krene u takav projekt. To je projekt od idućih 10, 15 godina. Znači što god prije krenete vi, vlada iza vas će imati priliku u tome sudjelovati i doprinijeti. Ali ako to odgađamo zbog ne znam kojih razloga, zbog toga što možda nismo kompetentni da osmislimo jedan takav program, onda ćemo imati problem i dalje i onda ćemo se zakovati za dno Europske unije i neće nas Bog spasiti i to je jedini put za Hrvatsku. Dakle, period 5, 10, pa onda i više godina jedino počiva na ekonomiji ponude, povećanju ulaganja u istraživanje, razvoj, dizanju prosječne dodane vrijednosti koja se u gospodarstvu stvara. Jer iz te dodane vrijednosti se plaća neto plaća, plaćaju se doprinosi, pune se fondovi zdravstvenog, mirovinskog i naravno financiraju se investicije. Iz profita se financiraju investicije i to onda ima smisla i tu smo mi spremni. Dakle, evo dan danas ovdje kada raspravljamo o ovako ozbiljnim temama ja to otvoreno kažem, dakle tu smo mi spremi podržati Vladu u nastojanju da osmisli i krene u jedan takav projekt. Krenite vi jer svima iza vas će biti lakše. Ako se ovo ne dogodi što su mnoge tranzicijske zemlje odradile nešto vlastitim snagama, a nešto zato što su imale sreću pa su zbog povoljnijeg troškovnog omjera tako ću reći, a ne poslovnog okruženja, zbog povoljnijeg troškovnog omjera i jeftine radne snage privukli visoko tehnološke investicije u proizvodnji automobila, u kemijskoj industriji itd. danas su tamo gdje jesu, a to znači ispred nas. Na početku tranzicije mi smo bili 3. od 12 tranzicijskih zemalja po ekonomskoj snazi. Danas smo 11. od 12. To je problem. Znači zajedno ga želimo percipirati i identificirati i pokušavati rješavati. Znači nema ovdje zle namjere. To što se malo politički udaramo i prepucavamo to je normalna scena u ovom Saboru. Ali ako hoćemo ozbiljno raditi, onda u nekim projektima i u nekim odlukama i u nekim akcijama ćete imati našu potporu to je poruka. Mene je Račan pokojni zvao 2004., 5. čini mi se godine. Zvao me i pitao: „Hoćeš li sudjelovati u pregovaračkom timu?“ Tada je premijer bio Ivo Sanader, evo za kojeg se danas vežu ove ružne vijesti. Ali smo zajednički radili na tom velikom projektu i vodio sam pregovaračku skupinu. Zašto ne? Dakle u takvim stvarima, u takvim projektima koji su od dalekosežnog značenja za Hrvatsku moramo raditi zajedno i to nije, to ovako kada gledamo ovaj Sabor onda to izgleda kao floskula. Ali to je jedini put. Po meni to je jedini put. I sada sam zašao u jednu sferu gdje sam puno vremena potrošio i bolje da sam potrošio na ovo, nego da sam išao sada kritizirati ne znam poreznu reformu koja nije dala efekte, mirovinsku o kojoj sam već sve rekao ili recimo ovo što je Branko malo prije Bačić spomenuo cestovni sektor. Mislim, to su te naše zablude. Moj kolega Ivan Šuker bivši ministar financija točno zna što je tu napravljeno. Znate što je napravljeno? Znači 40 milijuna, milijardi kuna duga cestovnog sektora i u jednom značajnom segmentu gdje su dugovi dospjeli je refinanciran, refinanciran po povoljnijim kamatnim stopama kroz što se uštedjelo između 500 i 600 možda možda malo više kuna i ništa više, dug je ostao, neko ga treba na neki način vraćati, kad dospije nova rata opet će se refinancirati i to tako stoji. Razumijete vi to? Prema tome ne možemo se s time hvalit, to nije naša stvarnost, znači tu nije postignuto ništa osim nešto što je dopustilo tržište novca u ovom trenutku, naš ulazak u EU, smanjenje kamata i tako dalje, i tako dalje. I na kraju još ću jednu stvar reći i tu vas pozivam na ozbiljnost pa ako treba i suradnju, mi smo spremni i u tome sudjelovati, pitanje je sad i u EU izborima jeste li za EUR-o, jel' bi vi uveli EUR-o, ne bi, pa se tu prepucavamo, neki su eurosuveneristi, neki su suverenisti, neki su euroskeptici, a mi smo lijepo rekli u SDP-u, načelno nemamo ništa protiv uvođenja EUR-a, svjesni smo svih pozitivnih efekata koje EUR-o može donijeti, ali gdje je problem?, gdje je problem?, pa što u eurozonu možete opet ući samo ako ste dugoročno utvrdili, učvrstili stabilnost. Ako je vaša ekonomija održiva, ako ste proveli određene reforme koje ste morali radi te stabilnosti provesti, ako niste dočekat će vas sudbina Grčke, Portugala, Španjolske kod nove financijske krize, i molimo boga da se nikad ne dogodi, o tome se radi. A dakle potpuno je krivo ako Vlada sad kaže mi smo spremni za EUR-o, ma nismo spremni ljudi, nismo spremni, to vam govori guverner sam koji je dio te strategije uvođenja EUR-a, treba reforme provesti. Dakle gdje god, odakle god krenete, iz Komisije, iz Standard and Poor's, sutra Moody's-a druge agencije, treće, iz ove priče o EUR-u, iz svakog tog kantuna proizlazi jedna jedina poruka, morate provoditi strukturne reforme da biste učvrstili gospodarstvo, da bi smanjili njegovu ... [[Govornik se ne razumije.]] ili ranjivost, da bi to gospodarstvo moglo biti otporno na krizu ukoliko se nova kriza dogodi, to su poruke i nemojte zatvarati oči pred tim.